Nevyužívají to z toho důvodu, protože pakliže by si požádali o azyl v České republice, museli by se zde zdržovat a nemohli by si už požádat až do vyřešení žádosti v jiném členském státu Evropského společenství, a to oni nechtějí. Spousta věcí, tady řekl pan ministr vnitra, ano, je spousta věcí, která je v jednání, v řešení, jsou ze strany České republiky činěny určité kroky.

Říkal jsem, že máme samozřejmě i nějaká řešení.

To znamená, počet těch osob může mít násobně větší, a protože jsou zachytáváni i ve vnitrozemí, logicky je větší.

Aplikuje ho už dva roky.

To je z mého pohledu docela velká částka.

Tito policisté by se mohli primárně věnovat veřejnému pořádku, ale měli by na starosti i demarkaci, ochranu státní hranice a podobně.

Nejdelší úsek státní hranice máme s Polskem.

Opustili jsme budovy, opustili jsme, propustili jsme ty lidi nebo ti lidé odešli na příspěvky nebo odešli k jiným složkám policie a my dneska nejsme schopni, nejsme schopni jako Česká republika, a to je taky další důvod, proč bychom se o tom měli tady pobavit, chránit území svých státní hranic.